Pane kolego Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, zábavu pro lid lze určitě zajistit i jiným způsobem než předhazováním křesťanů lvům.

Každopádně já vás žádám, pane předsedající, abyste svolal poradu na úrovni předsedů klubů, protože jestliže existuje usnesení Poslanecké sněmovny, tak jsem přesvědčen, že by se mělo respektovat. V případě, že existuje jiný výklad, nechť tedy řekneme, že můžeme postupovat jiným způsobem, a poté abychom se domluvili na dalším postupu. Myslím si, že v současné době budou předkládány pouze argumenty, proč to lze, nebo nelze, a společná porada by nám mohla usnadnit další postup v této Sněmovně. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Jenom pro upřesnění, jestliže bychom ukončili... Pardon, pan předseda Michálek.

Nyní pan předseda Michálek. Opravdu není tomu tak. Platný zákon stanoví, že ta žádost o vydání se má projednat urychleně. Nerozumím tomu, proč odložení jednání o důvěře vládě je tady vydáváno za porušení Ústavy a odložení rozhodnutí o vydání, které má proběhnout neprodleně, je tady bráno jako naprosto standardní postup. Já si myslím, že bychom měli přistupovat k oběma postupům stejně a měřit stejným metrem. Bylo tady zmíněno panem Chvojkou, že nehrozí žádné další prodlužování, ale není tomu tak, protože příští jednání mandátového a imunitního výboru je naplánováno před jednání Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že tam bude hodně dotazů, a opět se ho nepodaří dokončit a opět bude nutné ten výbor odročovat. Je tam pět hodin. To předchozí jednání trvalo více než pět hodin.

Omlouvám se, prostřednictvím předsedajícího. Chtěl jsem říci, že zpráva zpravodaje... Já vás ještě znova žádám, abyste se obracel mým prostřednictvím na kolegy. A já vás opravdu všechny, kolegyně a kolegové, poprosím, abychom si vyslechli pana předsedu. Prosím, pokračujte. A ten argument, co tady zaznívá, že chceme hlasovat bez rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, je lichý. Já poprosím, abychom se lépe poslouchali, protože přesně ten návrh, co přednesl pan předseda Bartoš, zní, že navrhuje předřazení jako bod 1 schůze Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. To neznamená, že by se nutně muselo hlasovat, aniž by to projednal mandátový a imunitní výbor.

Poslanecké sněmovně tak, aby se to podařilo co nejrychleji projednat. A procedurální cestou k tomu je zařadit tento bod, následně uložit mandátovému a imunitnímu výboru, aby se k této věci sešel a dodal urychleně doporučení a následně pokračovat v té schůzi.

Takže ten váš argument je spíše slaměný panák. A já z těch stran, které vystupují proti tomuto návrhu opravdu mi to připadá spíš, že je potřeba, aby nejdřív získal pan premiér Babiš druhý pokus na sestavení vlády, a teprve potom se hlasovalo o jeho vydání. Takže to spíš zavání nějakými spekulacemi na to, aby dostali v druhém pokusu lepší nabídku. A myslím si, že korektní by bylo nejprve hlasovat o vydání, a teprve následně nechat na prezidentovi, aby určil osobu, která bude mít druhý pokus na sestavení vlády, která získá důvěru této Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek.

Já vám děkuji.

Za prvé, revokace usnesení, jeden bod. Za druhé, pak by pokračoval ten přerušený bod. Beru na vědomí. Myslím, že jsme formě učinili zadost. Jestliže nemáme žádné jiné návrhy, budeme nejprve hlasovat o přednesených návrzích, poté o návrhu pořadu jako celku. Takže k návrhu pana předsedy Bartoše o zařazení dvou nových bodů do pořadu jednání jako prvních bodů dnešního jednání.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl původně písemně předložen. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.